Profitovat z toho budou i zaměstnanci. Zamyslete se nad tím, zda chcete opravdu pomáhat, a říkám to vládě, a pokud ano, komu. Pokud běžným lidem a českým firmám, pak cesta vede právě tudy, jak navrhuji. Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka.

Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já na úvod chci poděkovat za tento zákon, protože jej považuji za velmi důležitý nástroj, jak v tento okamžik pomoci v České republice firmám, které zaměstnávají statisíce lidí, aby dokázaly přežít, aby dokázaly udržet pracovní místa, aby lidé měli práci, aby domácnosti měly příjmy atd. a udrželi si střechu nad hlavou.

To znamená, to není přímá pomoc podnikatelům.

Takže to je další konkrétní krok, jak ponechat finanční prostředky u firem, aby ty firmy nemusely propouštět. Už za duben máme velmi vážné varovné signály 54 tisíc nových nezaměstnaných není legrace.

Poslední návrh, který tady mám, se týká doprovodného usnesení, protože vládní opatření, které se snaží a to si myslím, že je cesta správným směrem, byť si myslím, že ty parametry mohly být jiné pomoci podnikatelům v tom, že jim chce pomoci uhradit část nákladů na nájemné.

Děkuji moc za všechna udržená pracovní místa, za všechny firmy při podpoře těchto návrhů. S přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

A jsem docela ráda, že paní ministryně vlastně celkem přiznala, že se jedná teď už více o půjčku než samotnou přímou pomoc, po které podnikatelé, svazy, které je sdružují, Hospodářská komora a celá řada dalších, tolik volají i s ohledem na to, jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti se všemi ostatními nástroji pomoci.